Děkuji. Uplynul čas vyhrazený pro interpelace na předsedu vlády, a já tedy předám předsedání a budou následovat interpelace na členy vlády.

Prosím, máte slovo. Já vám děkuji.

Nicméně moje otázka je k resortu dopravy.

Kdy se začne budovat?

V současnosti dochází ke snižování věkové hranice agresorů a tento negativní jev se přesouvá nejen do základních, ale už i do mateřských škol.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci, která zajímá řadu občanů, kteří v nedávné době prodělali COVID19, ať už vědomě, nebo nevědomě.

Potvrzení o vysoké hodnotě protilátek však Ministerstvo zdravotnictví nezahrnulo mezi podmínky pro vstup do některých vnitřních prostor nebo na hromadné kulturní a sportovní akce.

Tito lidé, když chtějí jít do restaurace nebo navštívit kulturní nebo sportovní akci, musí si nechat udělat PCR nebo antigenní test nebo tyto aktivity oželet. Je to pro tyto lidi diskriminační, jak také v této věci rozhodl nedávno Nejvyšší správní soud, který poukázal na nelogičnost tohoto opatření. Soud však nechtěl spekulovat, jaká by měla být bezpečná hladina protilátek. V kontextu těchto skutečností mám na vás, pane ministře, dva dotazy. Za prvé, z jakého důvodu neuznává Ministerstvo zdravotnictví vysokou hladinu protilátek jako čtvrtou možnost pro vstup do restaurace a na kulturní a sportovní akce? A za druhé, připravuje Ministerstvo zdravotnictví úpravu podmínek, které by reagovaly na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o diskriminaci lidí s potvrzením vysoké hodnoty protilátek na COVID19? Děkuji předem za odpověď. Já se omlouvám, ale opravdu je třeba dodržovat čas na položení otázky a interpelace. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobrý den.

V současné době celosvětově není definována takzvaná protektivní hladina protilátek. Nikdo mezinárodně neřekl, jaká je ta hladina, která skutečně už je dostatečná, tedy hladina protilátek, která spolehlivě ochrání osobu před nákazou.

Problematika v tuto chvíli je intenzivně celosvětově diskutována, ale zatím bohužel nález IgG protilátek znamená jen, že osoba chorobu velmi pravděpodobně prodělala, ale nelze definovat, zda je dostatečně chráněna.